Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, vše podstatné bylo již řečeno, proto mi dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku, které jsme přijali na dnešním ranním projednávání. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; 2. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona; 4. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona; 5. zmocňuje mne, zpravodaje výboru, abych se stanoviskem seznámil Sněmovnu a ve spolupráci se všemi dotčenými zajistil tak, aby to dobře dopadlo.